Předložený návrh uvede za navrhovatele pan ministr dopravy Martin Kupka. A poprosím všechny v sále, aby si případnou diskusi přesunuli do předsálí. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak zaznělo, dovoluji si v druhém čtení předložit návrh zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě. Hlavním cílem předloženého návrhu je provést transpozici tří směrnic Evropské unie do vnitrostátního právního řádu. Návrh zákona tak především reaguje na novou unijní úpravu, která stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrostátních vodních cestách Evropské unie a pro uznávání těchto kvalifikací v členských státech Evropské unie. Na rozdíl od dosavadní unijní úpravy, která dopadala pouze na vůdce plavidel, se nová úprava týká rovněž ostatních profesionálních členů posádky a některých dalších osob. Návrh zákona přináší nové harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob, které budou podmínkou pro udělení oprávnění k vedení či obsluze plavidel a k výkonu dalších odborných činností ve vnitrozemské plavbě. Vymezuje také doklady, postup plavebního úřadu a další náležitosti s tím, že zároveň zakotvuje rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech, jehož správcem bude Státní plavební správa. Hospodářský výbor doporučil projednání a schválení návrhu zákona ve znění jím doporučeného pozměňovacího návrhu, jehož cílem je vyloučit za přesně stanovených podmínek odpovědnost vůdců vybraných malých plavidel za jejich vedení pod vlivem alkoholu. Přesně stanovuje právě tu míru, která bude v budoucnu tolerovaná, což odpovídá běžné praxi i opravdu velmi nízké míře společenského i zdravotního rizika. Zároveň určuje územní kritérium navrhovaného opatření.

Ze všech těch důvodů, které jsem zmínil, Ministerstvo dopravy vyjadřuje s tímto pozměňovacím návrhem souhlas. Tolik alespoň stručné úvodní slovo. Děkuji panu ministrovi.

Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Jiří Hájek, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Máme zde pana poslance Hájka?

Tak pan poslanec Hájek zde není, tak bych poprosil o návrh někoho jiného z hospodářského výboru.